Máme program Nová zelená úsporám, která skutečně dává možnosti zateplovat, a tím snižovat energetickou náročnost na vytápění. Ještě navážu na pana Bendla, který hovořil nedělejme zákony, protože stejně ti nepřizpůsobiví je obejdou. Mám takový návrh.

Tím jsme vyčerpali znovuotevřenou rozpravu. Takže můžeme pokročit. Žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil stanovisko.

Ale já vás přeruším. Prosím sněmovnu o klid!

A prosím tedy, abyste se soustředili a nechali zpravodaje, aby odvedl svou práci. Ještě počkejte, pane zpravodaji... Děkuji, pokračujte.

Za prvé o legislativně technických připomínkách, úpravách, ale ty tady nezazněly, takže tento bod můžeme vypustit.

Za páté návrh A10.

Bod A5 upřesnění kompetencí u inspekce životního prostředí.

Takže je to upřesnění.

Potom je tady bod A10, který upravuje účinnost.

Není tomu tak.

Kdo je proti návrhu zpravodaje? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji, prvním hlasováním. Stanovisko je kladné. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme pokračovat, další návrh.

Pan ministr?

Děkuji vám. Nyní tedy orientační hlasování o variantě číslo II v hlasování číslo 70, které jsem zahájil.

Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji. Nyní je to bod A10.